Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou, kolegyně, kolegové, opět z dílny Ministerstva dopravy, byť v tomto případě v úzké kooperaci i s resortem životního prostředí. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat byla připravena z iniciativy Ukrajiny a za technické pomoci programu Organizace spojených národů pro životní prostředí. Úmluva je zaměřena na široký okruh témat, která souvisí s udržitelným rozvoje regionu. Dosud byly sjednány tři protokoly, které jsou v platnosti pro Českou republiku i obecně, a to Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti, Protokol o udržitelném cestovním ruchu a Protokol o udržitelném trvalém obhospodařování lesů.

Cílem protokolu je posílit a usnadnit spolupráci smluvních stran v oblasti rozvoje udržitelné nákladní a osobní dopravy a související infrastruktury v Karpatech, a tím přispět k udržitelnému rozvoji regionu. K naplňování cílů protokolu bude Česká republika v maximální míře využívat projektů financovaných z mezinárodních fondů a fondů Evropské unie podporujících naplňování Karpatské úmluvy. Zapojení České republiky bude odpovídat disponibilním možnostem Ministerstva dopravy, kapitoly Ministerstva životního prostředí a dalších subjektů. Z přijetí protokolu nevyplývá žádný požadavek na navýšení rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy ani Ministerstva životního prostředí, a nebude mít tudíž žádný dopad na státní rozpočet. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v příslušných výborech. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Zde budeme muset hlasovat, protože došlo k změně zpravodaje. Původně měl být zpravodajem pan poslanec Rom Kostřica, ale došlo ke změně, zpravodajem pro prvé čtení bude pan poslanec Holík. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro prvé čtení, aby se jím stal pan poslanec Holík, tak prosím zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 142. S návrhem byl vysloven souhlas. Já tedy prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vše potřebné myslím bylo panem ministrem předneseno, takže za sebe říkám, že doporučuji přikázat tento tisk zahraničnímu výboru k projednání. Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které vidím přihlášku pana předsedy Stanjury. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Nevím, kolegyně, kolegové, kdo z vás měl čas si přečíst text toho protokolu. Já jsem si ten čas udělal a mám dotaz na pana ministra. Co se stane, když to neschválíme?

Článek 10 Železniční doprava.

Tady už máme alternativu.

Smluvní strany uznávají potenciál vodní dopravy: zejména jako prvku multimodální dopravy, a za b) pro rozvoj karpatského regionu včetně cestovního ruchu. Smluvní strany uznávají potenciál letecké dopravy pro ekonomický rozvoj, zejména pro rozvoj cestovního ruchu a dostupnost odlehlých oblastí. Dále smluvní strany zcela překvapivě a novátorsky uznávají význam letecké dopravy pro dálkovou přepravu. Pojďme k článku 13 Nemotorová doprava. Vidím, že smluvní strany myslely úplně na vše.

Dále smluvní strany uznávají nemotorovou dopravu jako efektivní zdroj z hlediska nákladů a údržby dopravní infrastruktury, prostorového využití a úspory energií. A za c), a opět cestovní ruch: smluvní strany uznávají rostoucí význam nemotorové dopravy zejména pro cestovní ruch a rekreaci. A takhle bych mohl citovat.

Když si ten text přečtete, tak to nemůžeme ani myslet vážně. Když to schválíme, tak český Parlament uzná důležitost silniční dopravy, motorové, důležitost železniční dopravy, důležitost letecké dopravy, potenciál vodní dopravy a důležitost nemotorové dopravy. A já si myslím, že to všechno víme, včetně našich občanů a podnikatelů, i bez smlouvy, že doprava je důležitá, že bez dopravy se z jednoho místa na druhé prostě nedostaneme nejenom v Karpatech, ale nikde jinde.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ještě jednou Zbyňkovi děkuji. A myslím si, že bychom měli tento dokument neschválit. Táži se, zda někdo další se hlásí. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.